V reakci na narůstající ohrožení členských států NATO ze strany Ruské federace bylo již 16. února letošního roku na zasedání ministrů obrany NATO rozhodnuto o dalším posílení kolektivní obrany aliance podél její východní hranice. Mezi schválená rozhodnutí patří i příprava ustavení stálé alianční přítomnosti ve formě mnohonárodních bojových uskupení pod vedením NATO na Slovenku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Příprava zřízení další alianční přítomnosti byla na nejvyšší úrovni potvrzena na mimořádném videokonferenčním zasedání hlav státu a vlád zemí NATO dne 25. února letošního roku. S ohledem na již probíhající ruskou vojenskou agresi na Ukrajině je nutné výstavbu mnohonárodních bojových uskupení urychlit. Do poloviny března připravují vojenské orgány NATO modality vytvářením mnohonárodních bojových uskupení.

Souběžně probíhá i zajišťování souhlasu dotčených zemí s přijetím, respektive s vysláním sil, aby aktivace bojových uskupení mohla nastat v nejbližším možném termínu.

Činnost jednotlivých bojových uskupení řídí a odpovědnost za jejich výstavbu a trvalé naplnění nesou vedoucí země, které jsou zároveň největšími poskytovateli sil a prostředků. Vedoucí země v bojových uskupeních budou působit dlouhodobě, další spojenci pak budou vojensky přispívat na principu dobrovolnosti a rotačním způsobem. Česká republika v souladu s výše uvedenými skutečnostmi považuje alianční iniciativu, která vyjadřuje odhodlání členských států NATO společně bránit suverenitu a teritoriální integritu spojenců na východním křídle Aliance, za správnou a podpoří ji konkrétním vojenským příspěvkem. Účast České republiky v mnohonárodních bojových uskupení je logickým pokračováním naší dosavadní politiky a aktivit ve prospěch bezpečnosti a obrany východního křídla NATO. Česká republika rovněž přijala nabídku Slovenska na převzetí role vedoucí země mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku. Aktuálně se předpokládá, že do uskupení na Slovensku se rovněž zapojí Německo, Slovensko, Polsko, Slovinsko, Spojené státy a Nizozemsko. Vláda navrhuje působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení ve Slovenské republice v počtu do 650 vojáků.

Na základě vývoje bezpečnostní situace s ohledem na vyčleňované schopnosti partnerských zemí se může připravovaná struktura českého příspěvku průběžně měnit. Vedle demonstrace připravenosti bránit suverenitu spojenecké země před agresorem bude mnohonárodní bojové uskupení během svého působení plnit úkoly výcviku jak v rámci vlastního uskupení, tak i společně s útvary ozbrojených sil Slovenské republiky. Krátce k právním aspektům. Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve Slovenské republice má mezinárodněprávní i vnitrostátní právní aspekt.

a) Ústavy České republiky, je nutný souhlas obou komor Parlamentu České republiky. Právní postavení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území Slovenska se bude řídit Dohodou mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, přijatou dne 19. června 1952 v Londýně. Tak jak zaznělo, celkové odhadované náklady budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany a předpokládají se ve výši 540 milionů korun. Na závěr mi dovolte krátké shrnutí. Navrhované působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve Slovenské republice je konkrétním příspěvkem České republiky k obraně spojenců na východním křídle Aliance před možnou agresí. Jedná se o silný politický a praktický výraz solidarity a ochoty naplňovat závazek společné obrany.

Ještě bych doplnil, že slovenský parlament 15. března letošního roku schválil návrh, aby v zemi v rámci posílení východního křídla NATO mohli působit vojáci ze šesti členských států NATO včetně České republiky. Vláda České republiky návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice projednala a schválila 9. března letošního roku. Na mimořádné schůzi výboru pro obranu jsme tento vládní návrh projednali a výbor přijal dne 10. března letošního roku usnesení číslo 25, jímž doporučil Poslanecké sněmovně s návrhem vyslovit souhlas. Teď mi dovolte doporučit vám s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice vyslovit souhlas. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vám přeji pěkné dopoledne.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, děkuji za možnost vystoupit zde na zasedání Poslanecké sněmovny a vyjádřit se k tomu návrhu, který vláda předkládá Sněmovně. Za Ministerstvo zahraničních věcí jednoznačně vítáme a podporujeme tento návrh, který představuje důležitý příspěvek České republiky k obraně Severoatlantické aliance. Přebíráme tím další díl odpovědnosti za společnou bezpečnost v Evropě.